Určitě pozitivně reaguji na splnění slibu, kdy platy nepedagogických pracovníků se budou řešit v září, to skutečně bylo splněno, což kvituji.

Čili stále tady zůstává ten problém, že ředitel poté musí sahat do nenárokové složky pro pedagogické pracovníky. Chápu současnou ekonomickou situaci, přesto podám pozměňovací návrh tak, aby tato částka... Rozhodně nebudu mít tak velké nároky, jako jsem měl při prvním schvalování původního rozpočtu, ale určitě nějaké menší zvýšení navrhnu tak, abych zároveň zmenšil i částku, pro kterou budou muset sahat ředitelé do nenárokové složky. A pak samozřejmě také kvituji to, že se našly peníze na řešení problematiky ve školství týkající se uprchlické krize, že to nebude na svých bedrech nosit zřizovatel jednotlivé školy, což také kvituji.

Já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, předloženou vládní novelou se původně schválený deficit ve výši 280 miliard korun zvyšuje na 330 miliard a pokračuje tak i nadále masivní zadlužování státu. Výdaje rostou o 115 miliard, ovšem díky zvýšeným příjmům z výnosu daní bude deficit vyšší pouze o 50 miliard. Je naprosto jasné, že vláda na úspory rezignovala. Ministr financí Stanjura se neustále ohání válkou na Ukrajině a špatným hospodařením předchozích vlád, neboli za vše může Putin a Babiš. Zajisté, dopady války na rozpočet, zejména pak zvyšování cen energií, se ve výdajích státu odráží.

Ovšem při pohledu na strukturu státního rozpočtu i bez války by byl v problémech. Dlouhodobě je totiž neúměrně zatěžován mandatorními, tedy povinnými výdaji. Kvazimandatorní výdaje, tedy výdaje, které mají prakticky charakter povinných výdajů, kam patří třeba mzdy státních zaměstnanců, se na státním rozpočtu podílely dalšími zhruba 20 %. Celkem se tak oba typy těchto výdajů podílejí na rozpočtových výdajích kolem 80 %. Nebezpečným trendem také je, že mandatorní výdaje dlouhodobě rostou rychleji než příjmy státního rozpočtu.

Pokud by stát chtěl udržet vyrovnaný rozpočet, na zbývající výdaje by mu nezbylo ani 100 miliard, což bez půjček nelze zvládnout.

Více než výše státního dluhu je problémem rychlost jeho zvyšování. Ale zpět k navrhované novele státního rozpočtu.

Místní rozvoj pak dostane necelé 3 miliardy na vznik nových bytů. Proč vláda nechce reformovat zkostnatělý stát a prostřednictvím digitalizace nezeštíhluje státní aparát, jak slibovala? Přitom před volbami slibovali snížení deficitu veřejných financí a vyrovnané státní rozpočty.

Děkuji za pozornost. Další v pořadí paní poslankyně Adámková, připraví se pan poslanec Vondrák. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Mají tam některé nejasnosti.

To, co nás naprosto znepokojilo, a musím říct, že mě také po tom upozornění, domnívám se, že i deficit 330 miliard je nedostatečný, anebo ho dosáhneme za cenu toho, že se některým kapitolám nebudeme věnovat, což samozřejmě účetně jistě lze, tužka snese všechno. V penězích pro Ministerstvo zdravotnictví jsem vůbec nenašla a budu ráda, když mě vyvedete z omylu žádné peníze pro program sociální prevence a kriminality, žádné peníze pro program protidrogové problematiky.

Čili chceme skutečně snížit nějakým způsobem tento určitě velmi závažný jev v naší společnosti?

Ono to navýšení přineslo jednu věc, a to, že se nám zpátky do základního a středního školství vrátili muži.

Což prostě tak je, děti tímto způsobem vnímají autoritu, a jenom na to upozorňuji a byla bych velmi nerada, kdyby kvůli tomu, že tam nedojde k naplnění slibu, odešli muži opět ze středních a základních škol.

Prosím, podívejte se na to, věřím tomu, že tito lidé ze školství měli správná čísla.